Dále, jedním ze základních principů demokratického právního státu je rovnost všech před zákonem. Předložený návrh zákona neodůvodněně zvýhodňuje vybranou skupinu adresátů právních norem jak jsem říkal vybranou skupinu adresátů právních norem tím, že jí poskytuje komfortnější přístup k jejím právním povinnostem, a to pomocí přehledu právních povinností uvedených v přílohách právních předpisů nového informačního systému. Tento přístup je diskriminační. Návrh zákona zakládá tedy pochybnosti a princip, který je zdůrazněn v navrhovaném paragrafu 20 odst. 4, podle kterého by toto rozlišování na podnikající a nepodnikající subjekty mělo mít dokonce důsledky v oblasti vymáhání práva, je podle mého názoru silně protiústavní. Prostě my tady nemůžeme mít nějakou skupinu zákonů, které budou mít přílohu, kde budou ještě práva a povinnosti. To je prostě nesmysl. Dále, v souvislosti s předloženým návrhem je třeba upozornit na článek 52 Ústavy, který stanoví, že k platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen.

Z hlediska výše uvedené rovnosti je třeba zdůraznit, že v tomto ohledu působí každá právní norma v mezích své osobní působnosti vůči všem adresátům bez rozdílů, a nelze tedy stanovit odlišná právní pravidla pro účinnost, resp. faktickou použitelnost norem vůči různým skupinám adresátů podnikajícím či nepodnikajícím osobám natožpak vůči různým skupinám podnikatelů.

Přátelé, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já věřím, že jenom tento drobný výčet, tato drobná část argumentů proti tomuto zákonu protože těch bodů je tady ještě 12 vás přesvědčí o tom, že nebudete hlasovat pro tento zákon. Já rozumím, rozumím těm důvodům a omlouvám se i Hospodářské komoře za to, že takto vystupuji. A rozumím těm důvodům, které Hospodářskou komoru vedou k tomu, aby lobbovala a předložila tento zákon, ale opakuji, z hlediska základních právních principů právního státu je tento zákon nepřijatelný. Zakládá na nerovnost adresátů právní normy, rozlišuje mezi běžnými občany, malými podnikateli, velkými podnikateli. To je prostě nepřípustné. Prosím, nedovolte, aby takovýto právní paskvil prošel. Děkuji. Přečtu omluvy, než předám řízení schůze.

Eviduji faktické poznámky. První s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Na druhé straně v tom vidím do jisté míry nepřípustné omezení kompetencí Parlamentu, který jediný by měl mít ve své pravomoci strukturu právních předpisů včetně předkládacích zpráv, včetně příloh.

Ale ten, který je tady předkládán, musím souhlasit s kolegou panem ministrem, že opravdu by měl ty rysy protiústavnosti.

Tečka. Děkuji. Děkuji za slovo.

Zatím nevím, že by o ústavnosti zákona rozhodoval pan ministr Chvojka nebo paní bývalá ministryně spravedlnosti. A ne, jak tady říkal pan ministr Chvojka: To je protiústavní. Navíc s tak směšnými argumenty. Jaký je tam rozdíl mezi malými a velkými? V tom textu zákona? Vy jste říkal, že ten návrh zákona přináší rozdílný přístup k malým a velkým podnikatelům. Tak mi prosím odpovězte, ve kterém paragrafu, ve které větě, anebo tu větu vezměte zpět. Nic takového tam není. A teď ta jakoby opravdu absurdní konstrukce. Zkusme používat logiku. Je to protiústavní, protože podnikatel dostane informace o svých povinnostech a nepodnikatel nedostane informace o tom, jaké povinnosti mají podnikatelé.

To není návrh jedné politické strany.

V době, kdy to projednávala vláda, tak pod tím návrhem zákonů byli podepsáni dva místopředsedové vaší vlády. Asi vás vaši kolegové neberou vážně ve vládě, že jste nepřesvědčil je, že je to protiústavní. Že jste nepřesvědčil své kolegy, pana tehdejšího ministra financí nebo pana vicepremiéra pro vědu, výzkum, aby stáhli své podpisy pod protiústavním návrhem zákona. Jak byste hodnotil vy jako ten, který dbá na čistotu chování vicepremiérů české vlády, kteří podle vás se podepisují pod protiústavní zákon? Protože vás neberou vážně.

Co to je za logiku? Zkuste mi pak odpovědět, pane ministře, co vám řekli vaši kolegové ve vládě a proč tedy není odmítavé stanovisko vlády! Přesvědčil jste Romana Sklenáka, předsedu svého klubu, aby stáhl podpis pod svým protiústavním zákonem?